My jsme si vědomi, že mnoho parametrů tady je finančně náročných. Ale bude to nějaké zlepšení stavu. Jsou tady návrhy, které nemají bezprostředně pro příští desetiletí dopady na státní rozpočet. V takovéto společnosti chceme žít?